Tedy prosím vás o podporu našich návrhů.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kromě těch v Poslanecké sněmovně to budou ještě jídelny celé řady dalších veřejných institucí. Takže stát to pro sebe nezavádí plošně, zatímco na soukromý sektor to zavádí. Dále jsem chtěl reagovat na kolegu Faltýnka, který velmi nepřesně interpretoval moje výroky z rozpravy v Otázkách Václava Moravce.

On mluvil o nákladech na straně státu a já jsem mluvil o nákladech na straně soukromého sektoru a ty vláda nevyčíslila. Vláda nespočítala, kolik bude stát podnikatele pořízení pokladen. A to je to, co mi vadí, že se nikdo nezabývá tím, jestli náhodou náklady na zavedení tohoto opatření pro soukromý sektor nebudou vyšší než daňový výnos. Já se obávám, že budou.

To, jestli někdo vydá nebo nevydá účtenku, nezávisí na tom, jestli má nebo nemá EET pokladnu. To je ten základní problém třetí a čtvrté vlny EET a to je ten důvod, proč je zákon úplně nesmyslný.

Hlavní problém elektronické evidence tržeb je, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele. Ten systém zvyšuje administrativní zátěž, je to další věc navíc, kterou musí podnikatelé vyplňovat, pořizovat si na to zařízení, někdo, kdo vůbec nepotřeboval internet ke svému podnikání, si ho teď musí pořídit, a přitom to nemá žádnou přidanou hodnotu, žádné povinnosti se nezrušily, žádné zjednodušení nenastalo. Je to prostě jenom represivní systém, který nepřináší nic, co by pozitivně motivovalo podnikatele používat ho dobrovolně. Podle mě EET, kdyby bylo dobře vymyšlené, tak má být dobrovolné a podnikatelé se do něj mají hlásit sami, protože jim to zjednoduší podnikání. Cesta represe podle mě nebude fungovat. Takže bych vás chtěl všechny požádat, za prvé, zamítněte tento zákon, jak jsme navrhli my spolu se zbytkem opozice.

Vždyť je přece úplný nesmysl, aby je museli razítkovat nebo ručně vyplňovat formuláře, které si mohou předvyplnit na počítači. Vždyť je úplný nesmysl jednou za čtvrt roku posílat devadesátiřádkový seznam o denních tržbách dopisem na daňovou správu, aby to někdo založil do nějaké složky a nikdy to nepoužil. Vždyť je to úplně hloupé opatření. A pokud ani tohle nejste ochotni podpořit, tak aspoň prosím opravte tu proceduru tak, abychom mohli o těch návrzích hlasovat v logickém pořadí. Za prvé abychom mohli hlasovat o všech návrzích kolegy Stanjury a stejně tak abychom mohli hlasovat nejprve o tom, že vánoční kapři budou vyňati z EET úplně, a až potom bychom hlasovali o tom, jestli mají mít papírový režim. Stejně tak abychom nejprve hlasovali o tom, že se hranice pro povinnost DPH posouvá na 2 miliony, a až potom o tom, že se posouvá na 1,5 milionu. Tak prosím opravme aspoň tu proceduru.

Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážení kolegové.

Paní ministryně, děláte v tomto nějaké kroky?

Proto bych chtěl, aby se o tomto mém pozměňovacím návrhu hlasovalo ještě předtím, než se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích garančního rozpočtového výboru, protože ten obsahuje stejnou výjimku, ale v mnohem kratším období.

Děkuji pěkně a prosím o podporu této změny procedury. Děkuji, pane poslanče. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je po skončené rozpravě závěrečné slovo paní ministryně. Není tomu tak. Zpravodajové? Pan kolega Volný? Nemá zájem. Nemá zájem jako zpravodaj. Takže můžeme přistoupit k hlasování.